Obsluha státního dluhu jsou úroky. Stát si půjčuje, platí za to úroky. Za nás, my jsme si půjčovali s negativním úrokem.

Absolutně je nechali v té krizi vlastně aby si poradili sami.

My s panem premiérem samozřejmě jsme si vyměňovali názory v neděli a pan premiér se strašně urazil.

Ale já o tom mluvím proto, aby zkrátka se to dalo spočítat. Já osobně jsem pomáhal, a tak dále. A já se ptám na to, že my to nevíme.

Nebo jsme měli nechat ty lidi jako na dlažbě? Na to všichni zapomněli.

Pan premiér říkal, že ten návrh rozpočtu je vlastně jenom nějaké číslo, tak já jsem chtěl to číslo, abychom mohli posoudit, jaký to má dopad na ten rozpočet. Tady stále se opakuje to, že ten největší problém dopadu na veřejné finance je Ukrajina. A proto vláda se i vymlouvá, proto vláda ani jednou nevyhodnotila programové prohlášení vlády.

Takže tady to...

Vláda Petra Fialy ani jednou. Ani jednou jste nepředstoupili a nevyhodnotili. A my jsme splnili asi 80 % a to, co jsme nesplnili, tak jsme zdůvodnili proč. Tady vůbec, tady to nikomu nevadí.

No a pan premiér teď říká, že vlastně se to nebude řešit, že se bude čekat na toto.

A když tam bude další převis, tak tam dejte ty peníze.

Jak vypadají Královské Vinohrady.

Takže a pan premiér teď na té konferenci, kde to bylo?